Pokusíme se v rámci toho se s tím nějak vyrovnat. Děkuji panu ministrovi zdravotnictví.

Děkuji.

V tomto ohledu vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny vylosované ústní interpelace pro dnešní den, děkuji kolegům poslancům, děkuji pánům ministrům a končím dnešní jednací den.